Pokud student nechce někam nastoupit, nějaká nemocnice pro něho není atraktivní, tak těžko donutit v demokratickém systému toho studenta, aby tam nastoupil.

Máme taky obrovský počet lůžek, a tím pádem máme obrovskou spotřebu lékařů.

A pak samozřejmě ta konkurence je stále, ale lékaři si vybírají nemocnici, která se specializuje na určitou oblast.

To se u nás nestalo.

Je to problém, který je samozřejmě dlouhodobý. Je to problém, který znamená, že zřizovatel musí mít opravdu prozíravou, dlouhodobou personální politiku. Asi těžko k tomu něco dalšího říct. Děkuji, pane ministře. Ano. Děkuji za odpověď panu ministrovi. Navážu na to, co on říkal. Tam opravdu vítám tu aktivitu ministerstva, že se zaměří na primární péči.

Z toho důvodu bych chtěl, abychom vytipovali jakási školicí centra, především pro praktické lékaře pro děti a dorost.

Ale chtěl bych říct ještě jednu věc. Ono i velké nemocnice mají takový problém, protože špičková medicína se dělá ve všech typech nemocnic. A málokdo si uvědomuje, že Fakultní nemocnice

Děkuji.